Řekněme si to otevřeně, státní rozpočet jsou příjmy a výdaje. Všechny zákony ovlivňují státní rozpočet.

A to je špatně.

Děkuji moc za dodržení času. Další s přihláškou je paní poslankyně Balaštíková. Takže dobrý den, kolegyně a kolegové.

A i mí předřečníci na to upozorňují. Domnívám se, že dochází nejenom k nemorálnímu jednání, ale zčásti i ohrožování lidských práv.

Je třeba podotknout, že vláda nečiní žádné konstruktivní kroky směrem k dlouhodobému zvýšení příjmů do státní pokladny a například odpovídající daňovou reformu zatím vidíme jenom ve vizích a signálech.

Což se vlastně děje.

Věděla to dlouho.

A nechtěla to ze dvou důvodů.

Porušují tak slib, který dali svým voličům.

A je jasné, že vláda Petra Fialy není ochotna sahat zatím do jiných oblastí. Nechutné je, že se snažíte rozdělovat společnost. Jste asociální vládou.